Jak ještě potom vystupoval pan kolega, je tady nový, pan kolega Svoboda: my to vedeme, tu debatu, při každém vydávání, že tu nejsme proto, abychom rozhodovali o vině či nevině. Já jsem taky ve svém příspěvku o vině či nevině ani na vteřinku nemluvil. Šlo mi vysloveně o to, aby byl dodržen § 12 našeho jednacího řádu, protože to je náš zákon.

No, je to bohužel věc, která se týká Andreje Babiše, chápu, že tam to zabarvení je a že mi to třeba nevěříte, vypořádáte se s tím hlasováním. Nyní je přihlášen pan poslanec Růžička s faktickou poznámkou, prosím.

Já jsem tady řekl svoji osobní zkušenost, můžete si přečíst rozsudek, kde je to jasně napsáno, takže já jsem tady neřekl nic nového.

Vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně.

Nikoho jsem strašit nechtěla, ale je nutné nejsme přece stádo tupých poslanců a poslankyň abychom si řekli, jaký je právní rámec. A jak jsem viděla, tak už to citují i Novinky. Já jsem řekla, že plně chápu každého, kdo má jiný právní názor. Můj právní názor je jednoznačný na základě zkušeností, mé praxe, znalosti judikatury a právních předpisů především. Když má někdo jiný právní názor, prosím a od toho jsme tady, kolegyně a kolegové, abychom si ho řekli. Já to popravdě řečeno ani neumím. Taktéž děkuji za dodržení času.

Je to krásný vzkaz naší veřejnosti! To je všechno.

Také děkuji. Nebo s faktickou? Děkuji za slovo. Než to udělám, tak mi dovolte krátký exkurz do historie. Já už to nevím ani přesně, ale myslím si, že tady budeme teď vydávat pana Babiše počtvrté. Pevně věřím, že je to naposled. Protože pakliže ne, tak už bych si opravdu začal myslet něco, že prostě někde něco není v pořádku.

Podle mého názoru se na celé té kauze nic nezměnilo a nezávislý soud by měl říct, kde je pravda. Ale zdůrazňuji: Věřím, že je to naposled.

Takže budu pokračovat dál.

... předsedající, prostřednictvím předsedající, s kolegyní samozřejmě ty diskuse v ryze právní podobě jsou zcela běžné a je potřeba říci, že tak, jak předložil v žádosti státní zástupce skutek, je jeho věc. Já sám jsem se dokonce domníval, že by stačilo jenom odkázat na tu věc, tak jak bylo v minulých věcech, ale domluvili jsme se na jiném postupu a já jsem tento postup akceptoval. To, jestli se to, pokud tak stalo, je trestným činem, to musí říct soud a je samozřejmě věcí státního zástupce, aby to prokázal.